Další, co nám říkají, že je tady 12 migrantů v České republice.

Nebo jak to tedy přesně je?

Je na čase, aby Česká republika, její vláda, Parlament začaly hájit naše základní zájmy alespoň tak, jako to dělá Polsko nebo Maďarsko.

Poslanecká sněmovna varuje před jednotnou sociální politikou Evropské unie.

Děkuji vám za pozornost.

Mám tady jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

Prosím, pane poslanče. Doložím zcela jasně, o jaké hlasování se jednalo, vám osobně, pane Bělobrádku. Děkuji za vystoupení a mám tady další faktickou poznámku nemám, takže se vrátíme do řádné rozpravy a poprosím pana poslance Jiřího Valentu o vystoupení a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale dovolte mi jako místopředsedovi výboru pro evropské záležitosti, abych také přičinil pár poznámek a k tomu připojil jenom pár vět mého osobního názoru.

Oba dva při té své argumentaci vystupovali poměrně nejednoznačně dopoledne, kdy se přeli o určování kompetencí Evropské unie či národních států souvisejících s migrací. A já se pokusím to teď uvést v krátkosti na pravou míru. Není to totiž vůbec složité.

Otázky týkající se prostoru svobody a bezpečnosti a práva spadají do oblasti tzv. sdílených pravomocí, přičemž Evropská unie může přijímat vlastní opatření pouze do té míry, budeli to v souladu s principy rozhodování pokud možno na co nejnižší úrovni rozhodovacího procesu, tedy subsidiarity a také principu proporcionality. Ptám se ale tedy: jsou nyní naše národní principy skutečně v souladu s opatřeními Evropské komise a jí připravovaných migračních zásad Dublin IV? No nejsou, alespoň podle projevů občanské nespokojenosti u nás, které každý z nás je schopen vnímat, ale také ani podle vyjadřování většiny z vás nebo většiny klíčových politiků v České republice. Výstup z jednání v Tampere tehdy také zněl, že základní premisou pro fungování celého systému by měla být solidarita a spravedlivé rozdělování migrantů mezi členské státy.